Důsledkem zařazení tohoto vodního toku mezi dopravně významné využitelné cesty je i povinnost příslušných orgánů, zejména Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest jako investora, prosazovat splavnění tohoto vodního toku tak, aby došlo k naplnění účelu zákona č. 114/1995 Sb. Vzhledem k hydrologickým poměrům na vodním toku lze přitom o splavnění uvažovat jenom za předpokladu realizace rozsáhlých stavebnětechnických děl umožňujících splavnění tohoto úseku vodního toku. Vůči těmto stavebnětechnickým stavbám se vymezily obce a města ve Středočeském kraji a vyslovily společné nesouhlasné stanovisko se splavněním Berounky předpokládaným současnou právní úpravou. Realizací uvedeného záměru splavnění dojde k nevratným zásahům do cenného přírodního charakteru celé oblasti, k negativnímu ovlivnění životních podmínek místních obyvatel, ohrožení základních ekologických hodnot dotčeného území, a to vše za předpokladu, kdy nebyla spolehlivě prokázána ekonomická výnosnost celého projektu vzhledem k odhadovaným několikamiliardovým investičním nákladům. Projekt splavnění vodního toku Berounky je tak nutné v současné době považovat za překonaný a v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především principem udržitelného rozvoje. Ohledně dalších důvodů předložení mého pozměňovacího návrhu odkazuji na podrobné písemné odůvodnění v systému.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak.

Prosím tímto o jeho podporu. Děkuji. Děkuji.

Tyto věci jsou zahrnuty již v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, takže to zde načítám pro případ, kdyby při třetím čtení nebyl schválen pozměňovací návrh hospodářského výboru, tak je možno opravit tyto věci ještě v tomto pozměňovacím návrhu. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.